Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Po projednání písemných interpelací budeme pokračovat body z bloku smlouvy, druhé čtení. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Na pořad jednání 62. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 33 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Celkem 22 interpelací. Dnes se tedy budeme zabývat všemi interpelacemi uvedenými v přehledu, který byl rozdán na kluby, celkem 33 interpelacím. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První interpelace je na předsedu vlády Andreje Babiše. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády není přítomen, odkládáme tuto interpelaci.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Předseda vlády je omluven.

Poslanecká sněmovna v tuto chvíli není usnášeníschopná. Potřebujeme 67 poslanců. Popřípadě...

Další interpelace je na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 769.

Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto, interpelace byla přerušena. Pokračujeme tedy v rozpravě. Má zájem pan ministr vystoupit?

Jde o dva tisíce miliard pro naše lidi, ze kterých Andrej Babiš slíbil financování modernizace tohoto státu, a měl na předvolebních billboardech, že nenechá ČSSD ukrást těchto dva tisíce miliard stejně jako OKD.

Děkuji. Dobrý den. No, já myslím, že to není úplně přesné, to, co říkáte, protože tady se jedná o dva naprosto odlišné pohledy.

O tom bylo řečeno mnohé. A to je věc, která se nám podařila. To znamená, my jsme jasně řekli, že ambicí je, aby Česká republika měla dohled na tím, co se bude těžit, kdo to bude těžit, a pochopitelně aby neztratila možná příležitost, protože lithium je nepochybně surovina budoucnosti, ale hlavně aby neztratila kontrolu nad scénáři, které možná tato surovina v čase vygeneruje. A to se podařilo. Podařilo se to tím, že společnost ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti získala kontrolu nad společností, která měla všechny licence.